Dále je zde pozměňovací návrh pod číslem B3. Pan ministr?

Tento návrh nebyl přijat. Prosím. Pan ministr? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím dál. Dalším pozměňovacím návrhem je B5 stanovisko záporné. Pan ministr?

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Prosím dál. Dále hlasujeme B6 stanovisko je ne. Pan ministr? Nesouhlas.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Prosím dál. Pan ministr? Nesouhlas. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Pan ministr? Nesouhlas.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Pan ministr? Nesouhlas.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Prosím dál. Pan ministr?

Tento návrh nebyl přijat. Pan ministr? Nesouhlas.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Dál prosím? Pozměňovací návrh B12 nesouhlas. Pan ministr?

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Prosím dál. Pan ministr? Také nesouhlasí. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Prosím dál. Pan ministr?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Tento návrh nebyl přijat. Prosím dál. Pan ministr?

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Prosím dál. Pan ministr?

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Prosím dál. Pan ministr? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. B19 také nesouhlas.

Tento návrh nebyl přijat.